Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Mám jenom poznámku na pana poslance Raise, vaším prostřednictvím. Když tady, pane poslanče, pane kolego, argumentujete evidencemi, tak za prvé chci připomenout, že příjem z této daně je jedno procento z příjmu státního rozpočtu. To by byly opravdu drahé evidence na katastr. A druhá věc, kterou musím připomenout, že zítra budeme projednávat ve druhém čtení daňový balíček, ve kterém vaše vláda navrhuje zdvojnásobení poplatků například za návrh na vklad apod. Bohužel v tomto balíčku nejsou a já to budu říkat zítra vyčísleny právě tyto náklady na vedení evidencí a podobně.

Takže tomu nerozumím. Buď platí jedno, nebo druhé. Také děkuji a nyní prosím pana poslance Votavu, který se také přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já nejsem pro to, abychom odstraňovali tuto daň z našeho daňového systému.

On řekl, že to nezvyšuje cenu nemovitosti. Určitě, zvyšuje to cenu nemovitosti, samozřejmě.

Takže pokud mluvíme, kolegové, o nemravnosti, tak já tu nemravnost vidím, že to platí právě ten kupující. Děkuji. Jako první je přihlášena paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Feri. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se bavíme o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zrušením daně z nabytí nemovitosti uděláme přece to, co skoro každý poslanec, každá politická strana slibuje před volbami. Konkrétně: Snížíme daně, a pokud ano, tak necháme občanům nějaké peníze v peněženkách. Daň z nabytí nemovitosti je tak trochu nehorázná daň. Daníme totiž peníze, které už jednou byly zdaněny daní z příjmu. A v podstatě i když kolega Rais prostřednictvím pana předsedajícího se mnou nebude souhlasit zdražujeme nemovitosti.

V současné době, kdy jsou nastavena přísnější pravidla pro poskytování úvěrů a občan musí mít našetřeno 20 % z celkové pořizovací hodnoty nemovitosti, to už dohromady dělá opravdu pěknou sumu peněz.

To, že platí nabyvatel daň z nabytí nemovitosti, znamená minus 13,5 miliardy právě pro daňové poplatníky z jejich vlastní kapsy.

A zároveň si odpovím: Ano, my chceme! Takže klub Starostů a nezávislých podpoří senátní verzi. Také děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, nechci opravdu zdržovat, ale jakožto pražskému poslanci mi nedá tady k tomu bodu vystoupit.

Spíš si myslím, že na to mít úplně nebudeme.

Skutečně neuvažujme o tom abstraktně, že jsou to nějaká čtyři procenta, která lítají ve vzduchu, ale přepočítejme si to na tu konkrétní částku a představme si pod tím to, co si může ta mladá rodina dovolit.

Může to být klidně i ta dovolená, ale i to je lepší, než aby si ta čtyři procenta vzal stát. Osobně se budu já a náš poslanecký klub řídit jednoduchou poučkou, že nejlepší daň je ta, která není. Děkuji a prosím pana poslance Martínka. Připraví se pan poslanec Skopeček.